Poštovani predsjedniče Sabora. Gospodine Maras, slušao sam vašu raspravu i zahvalio bih se i vama također što ste bili po noći ovdje u Hrvatskom saboru, raspravljali da bi mi danas mogli raspravljati. Htio bih vas pitati za neke promjene u Poslovniku kako vi gledate na to da ćemo u budućnosti imati samo prilike jedne minute za repliku? Sa druge strane zastupnik će moći imati najviše tri replike po jednoj točki dnevnog reda. Te tri replike po jednoj točki dnevnog reda to je definitivno ograničavanje demokracije. Jer ako imamo pet, šest ili sedam klubova zastupnika koji su se javili za raspravu, a vi ste omogućili samo tri replike de facto zastupnicima se onemogućava da repliciraju svakom klubu zastupnika koji je govorio.

Znači, miče se poimenično glasanje. Kome je u interesu da miče poimenično glasanje, zašto zastupnici ne mogu stati iza svog stava, iza svog stava kako glasaju? Mislim da ni jednog zastupnika to ne bi trebalo biti sram, jer ovdje glasamo ne zbog sebe, nego zbog ljudi, ljudi su nas ovdje poslali i njima smo odgovorni. Slažem se s vama. U interesu je HDZ-u, znači sve ove izmjene koje su napravljene i koje idu za ograničavanjem i broju replika i minutaži i svemu onome što je vezano uz diskusiju u sabornici je direktna ideja vladajuće stranke, odnosno vladajuće koalicije, a ono što mi još možemo napraviti osim ovoga što smo napravili sada je da smo u proceduru uputili skoro 400 amandmana. I kada bude rasprava o amandmanima vrlo jasno ćemo isticati jedan po jedan šta i kako mislimo da HDZ radi krivo. Žao mi je što ne vidim tu neke male znakove volje da se određene stvari dogovore, ali dobro. Ako tako se ljudi u HDZ-u postave onda ćemo se i mi postaviti prilikom usvajanja novog Poslovnika, a to znači da kao što znate da nije baš kirurški precizno napisano u Poslovniku sve kako se zastupnici ponašaju u Saboru, pa ćemo i mi neprecizno definirati određene odredbe novog Poslovnika, a predsjednik Sabora ili predsjedavajući će se s time morat nosit. I ono što sam rekao, žao mi je što se kolege iz HDZ-a nisu udostojile na ove elementarne minimalne zahtjeve koje je opozicija tražila to zbilja nije puno, ali očito borba će se morat nastaviti dalje, a ja sam evo zamolio i kolegu Bačića i Reinera da se ne igraju s vatrom ali se oni odlučuju igrati s vatrom pa ćemo se onda igrati narednih tjedana i mjeseci. Hvala lijepo. Idemo dalje. Iduća replika poštovani kolega Panenić. Naravno da evo sada smo došli u drugi dan rasprave, srećom pa ovaj prekid koji smo imali za glasanje je malo dao nam prilike da pozbrojimo sve one koji imaju hrabrosti nastaviti i da kažemo snage da nastavimo ovu inicijativu. Naravno da je sada bitno da i završetkom ovih aktivnosti oko rasprave o pravilniku još jednom potvrdimo i na kraju da ostanemo dosljedni onome što smo govorili da i ovaj umor koji nas polako savladava neće sigurno umanjiti našu želju. Tako da evo i vama želim da i vaš klub bude ustrajan, a na kraju možemo reći da smo zajedno napravili neki rezultat. Naravno da glasanje je nešto što mi ne možemo promijeniti ali da oni birači koji prepoznaju ovu inicijativu prepoznaju da možemo isto tako borit se i za druge, druga njihova prava i nadam se evo da ćemo dobivati i dalje vašu potporu. Isto tako nadam se da ćemo i mi moći biti dobar partner u takvim raspravama. Pa ja mislim da je danas odnosno jučer po prvi puta se takva stvar desila u Hrvatskoj da se kao što kaže na žalost kolega Bačić da su oni pustili kaže da vide svi u Hrvatskoj kakva je opozicija. Doduše nije baš izgledao jučer kao da ima neku koncepciju trčkarajući tu oko stupova, ali hajde vjerovat ćemo mu da je tu zbilja bilo neke namjere.

Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Evo kolega Maras vi ste jedan od zastupnika koji često koristi institut replike uz neke još moje druge kolege. Pa mislim da ćemo se složiti da ova nekakva predložena nova odredba o limitiranju replike na tri puta zaista nema nikakve logike. Ne vidim kako je bilo tko u stvaranju ovog Poslovnika došao do broja tri. Što to znači, dakle, da ako se s nekim ne budemo slagali u nekom trenutku koji izrekne totalnu laž, budalaštinu morat ćemo šutjeti jer smo ispunili svoju kvotu? Međutim, ono što mene također zabrinjava s obzirom da vodim klub gdje su dva predsjednika saborskih odbora sa najviše tematskih sjednica, to je Odbor za poljoprivredu i Odbor za zdravstvo dakle, najviše tematskih sjednica u ovom sazivu, brine me prijedlog da se tematske sjednice ne mogu sazvati ako se za to ne odluči većina. Dakle što je suprotno nekim drugim odredbama Poslovnika, gdje 1/3 članova može odlučiti o zakazivanju i uvrštavanju određenih točaka ili zakazivanju same sjednice, ovdje dakle ne možemo doći do tematske sjednice ako nemamo potrebnu podršku većine zastupnika. Mislim da su ove dvije onako nespretno u stvari složene odredbe pokazale sav kaos i konfuziju u kojoj se ovaj Prijedlog Poslovnika sastavljao, a čiji je najvažniji cilj bio to da se zastupnicima onemogući govoriti. E onda kada su bili usmjereni na taj cilj, onda su prestali pratiti zdravu logiku i napravili ovaj prijedlog tako bušan kao švicarski sir mogli bi reći. Pa nije ni čudo da se imalo o čemu raspravljati cijelu noć, na čemu još jednom zahvaljujem vama zastupnicima koji ste to odradili i pomogli nama da dođemo ovdje svježi i nastavimo s raspravom. Evidentno je da su ljudi prilagođavali Poslovnik samo što ne mogu prilagoditi zastupnike Poslovniku, evo to ja odmah mogu reći u startu. Znači, oni mogu prilagoditi … … [[Upadica se ne razumije.]] Molim? … [[Upadica se ne razumije.]] To možete dignuti povredu Poslovnika. … [[Upadica se ne razumije.]] Znači oni su prilagodili Poslovnik sebi, ali ne mogu prilagoditi sve zastupnike u Hrvatskom saboru Poslovniku ovom njihovom. Tako da već vidim da ćemo naredne mjesece provesti u nadmudrivanju, u aktivnostima kako prezentirati svoje ideje. Nadam se da to neće krenuti za eskalacijom i primjenom represije u Saboru. Dosta pitomo mi je izgledao kolega Reiner prethodnih nekoliko danas. Ne znam da li je to kolega Šimić samo varka dok se novi Poslovnik ne usvoji da pokaže svoje pravo lice. Nije uopće pokazivao niti mali znak agresije što je imao u prethodnim mjesecima dosta često slučaj. Tako da nadam se da to nije tako.

Jer navodno telefonske linije su u tom trenutku jutros bile u kvaru.

Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, vidim da još nitko nije reagirao ali ja moram, mi nemamo predlagatelja opet 233. je povređen Poslovnik. To što kolegica Jelkovac maše rukom je lijepo, ali nije značajno. Eto to tako piše u materijalima gdje je Prijedlog Poslovnika. Znači on je jedini koji je ovlašten tu zastupati i nastupati. Pardon, Reiner. A mislim gle koliko smo ovdje već 40 i nešto sati će biti uskoro tako da, s te strane kolega Reiner je taj koji je predlagatelj njega nema. Prvo ne mora biti nazočan predlagatelj, to je jedna stvar. Ne znam kada, ali dobio sam tu informaciju. Kolegica Jelkovac i kolega Šimić, tako da je to to. Ali čak i da nije to ne mora Ne Marko Šimić, kolega Marko Šimić. Dakle, čak i da nije to napravljeno kolega Reiner ne mora biti nazočan svo vrijeme. Tako da se ne radi o povredi Poslovnika i neću vam dati opomenu. To ste možda napravili nesvjesno. Znači ovu informaciju nitko osim vas ne zna? Sad je rekao da zna. Dobro, onda će reagirat on posle. Ajde, odgovorite. Poštovani predsjedniče, ja sam koristio informacije koje je predsjedavajući na vašem mjestu dao nama bez pokazivanja bilo kakvog dokumenta, a sad ću vam opet ponoviti. Mi taj dokument nismo vidjeli, mi u toj odluci nismo sudjelovali, članovi manjine u Hrvatskom saboru nisu bili zovnuti, mi ne znamo na koji način, kada i tko je donio tu odluku i kako. Mi na to upozoravamo već nekoliko sati. Nama se samo pročitalo s vašeg papira budući da nam se nije ni pokazalo, da su izvjestitelji dodani još neki, a obrazloženje gospodina Reinera je bilo da su oni to napravili dok su neki drugi spavali. Pa ja sad ne znam kada je to sazivano, u koliko sati, je li to bilo u 3 ujutro, je li to bila na kraju telefonska sjednica, možda je bila telefonska sjednica? Evo zatražio sam od Odbora da se dostavi to, ali idemo, meritum je taj da predstavnik predlagatelja ne treba biti nazočan cijelo vrijeme kada je rasprava o točki za koju je on predlagatelj. Kolega, evo vi ste rekli kolega Petrov, nekoliko stvari, ja sam uvjeren da je de facto akademik Reiner žrtvovan ovdje od strane HDZ-a jer sam siguran da se tolikoj količini nedemokratičnosti ne bi izložio i radi svoje buduće karijere predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

On je svjesno, znači on je želio biti ovdje, cijelu noć je participirao u radu Hrvatskog sabora, ali svjesno nije bio ovdje vjerojatno gledajući program televizije ili You Tube kanala Hrvatskog sabora doma kako kolega Reiner odrađuje taj posao za njega. Znači ja sam siguran da on bi bio ovdje da je htio tu političku odgovornost na svojim plećima koja će vjerojatno kolegu Reinera u budućnosti dosta često koštati vjerodostojnosti. Znači vjerodostojnost kolege Jandrokovića je u ovom slučaju platio svojom vjerodostojnošću kolega Reiner. Hvala lijepa. Zanimljiva analiza. Kažu mi da ste na mail dobili odluku Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav kao što je to običaj jer papire smo ukinuli prije nekoliko mjeseci. Tako da to provjerite, da li to možda ide odluka? Idemo dalje. Poštovana kolegica Strenja Linić, nije nazočna pa gubi pravo. Isto tako poštovani kolega Lenard, nije tu pa ne može ni on replicirati. Prelazimo na iduću pojedinačnu raspravu. To je kolega Goran Aleksić. Izvolite kolega. Ali zahvaljujem i kolegama koji su ovdje dežurali, jer da oni nisu dežurali ja ne bih riječ dobio. Eto od pola 9 pa do 14,30 prošlo je 6 sati, stigao san na vrijeme i sada mogu nešto reći o ovom Nacrtu Poslovnika koji smatram represijom na demokraciju. O čemu se radi? Ja ću opet biti konstruktivan kao i obično, uložio sam 4 amandmana i mislim kad bi se ti amandmani prihvatili da bi se znatno smanjila mogućnost zlorabljenja Poslovnika, a istodobno bi se dinamizirala rasprava i mislim da bi bilo prihvatljivo svima kada bi ti amandmani bili prihvaćeni. Pa najprije ću o amandmanima. Dakle, smanjiti broj replika na tri po jednoj točci je direktni atak na demokraciju. Naime, postoje točke koje su nekom zastupniku bliske, zanimljive za koje smatra da su one bitne za hrvatsko društvo, za hrvatske građane, a postoje točke koje nisu toliko bitne koje su čisto tehničke prirode. I sada polazeći od samoga sebe bavim se najviše zaštitom potrošača, prije svega potrošača korisnika usluga financijskih institucija, pa onda kada su takve teme na dnevnom redu ja imam puno, puno toga za reći. I sada ćete vi mene tim novim izmjenama Poslovnika ukoliko stupe na snagu spriječiti u tome da repliciram u slučaju kada netko nešto govori, a ja imam argumente i mogu reći argumentirano da to što netko govori jednostavno nije istina. Vi ćete mene u tome spriječiti. Pa stoga, da bi se izbjeglo to sprječavanje govorenja na pravi demokratski način ja sam predložio da se umjesto ograničavanja replika na 3 komada ukupno one ne ograničavaju. Predložio sam da se replika smanji na 90 sekundi i predložio sam da se odgovor na repliku smanji na jednu minutu. Time će se znatno smanjiti ukupna količina repliciranja u minutama. Sljedeća stvar koju smatram vrlo važnom, jest činjenica da je sada kroz Poslovnik uvedena obaveza svim zastupnicima i klubovima zastupnika ili udruženim zastupnicima koji predlažu neki zakon da moraju izvršiti procjenu učinka propisa. Kako će zastupnici izvršiti procjenu učinka propisa kada mi ovdje u Hrvatskom saboru nemamo potrebna oruđa da to napravimo? Mi to nemamo. Pa stoga da bi to bilo kvalitetnije riješeno da ipak postoji nekakva procjena učinka nisam predložio neki amandman kojim bih to izbacio van, nego sam predložio amandman kojim bi se riješilo da ta procjena učinka propisa kada zastupnik predlaže zakon bude okvirna. Znači, okvirna procjena učinka propisa, a Vlada Republike Hrvatske ukoliko smatra da je potrebno detaljno analizirati procjenu učinka propisa, neka Vlada onda to učini jer Vlada ima sva potrebna oruđa. Meni je nedavno kod predlaganja dvaju zakona spočitavano to da nisam učinio procjenu učinka propisa, a ja to po Poslovniku uopće nisam morao niti raditi. Dakle, ja vidim iz onoga što se dogodilo prošle godine, da sam upravo ja razlog zašto je unesena ta odredba u Poslovnik. Upravo ja i nitko drugi, jer ste jednostavno zaključili da zastupnici kao ja koji imaju prijedloge, koji zastupaju građane i to puno građana, ja zastupam interes 200 tisuća hrvatskih obitelji, dakle takvi zastupnici mogu vama biti problem. I onda će Vlada Republike Hrvatske jednostavno zaključiti na temelju toga što nije učinjena procjena učinka propisa taj zakon ne prolazi, pa taman bio najbolji na svijetu. Nema procjene i doviđenja. U tome smislu sam predložio izmjenu, pa mislim da bi bilo jako dobro da se taj moj amandman prihvati i na takav način bi se kompromisno riješio problem procjene učinka propisa. Sljedeća stvar koju smatram izuzetno važnom. Svi mi ovdje izabrani smo glasovima hrvatskih građana.

Dakle, sa 18% glasova vi vladate ovom zemljom. Koliko je to demokratski, to je vrlo upitno. Kod nas nije moguća direktna demokracija kao u jednoj Švicarskoj. U Švicarsku su se mnogi kleli u vrijeme kada je Hrvatska započinjala svoj put. Međutim, od Švicarske kod nas nema još niti Š osim što smo morali plaćati rate u francima koje su bile duplo skuplje nego rate u kunama. Dakle, budući da nemamo tu direktnu demokraciju, ipak imamo svojevrsnu demokraciju kroz to da građani biraju svoje zastupnike, biraju one koji će ih predstavljati u Hrvatskom saboru i koji će onda govoriti o njihovim problemima ovdje u sabornici. Ja sam jedan od tih zastupnika. Ja odgovorno tvrdim da predstavljam interese 200 tisuća hrvatskih obitelji i kao takav izabran sam da ovdje u sabornici govorim u njihovo ime, da govorim o svemu onome u čemu su oni zakinuti. Budući da ste vi prijedlogom nacrta odredili da se stanka za govorenje izvan teme, izvan dnevnoga reda ima održavati samo jednom dnevno i to između 13 i 14 sati prema amandmanu HDZ-a 14 i 15, smatram to direktnim napadom na demokraciju, direktnim napadom na slobodu govora i smatram to onemogućavanjem predstavnika hrvatskoga naroda i hrvatskih građana da govore o onim temama zbog kojih su oni upravo u Sabor i ušli. Stoga sam predložio kompromisno rješenje i u tome smislu, a kompromisno rješenje se sastoji u tome da se ne bi ograničavao broj stanki po jednom zasjedanju, po jednoj točci, po jednom danu zasjedanja ustvari, nego bi se ograničavalo vremenski tako da između dviju stanki mora proći najmanje 4 sata. Na taj način bi se spriječilo zlorabljenje tog instituta koje je evidentno i slažem se da ga treba spriječiti. Meni se ne sviđa cirkus koji se stvara ponekad, ja nisam za to. Međutim, ovaj cirkus koji je također cirkus koji se događa danas i jučer je prijeko potreban da bi javnost shvatila što vladajuća većina pokušava učiniti. A vladajuća većina pokušava ušutkati opoziciju. Međutim, morate znati da ukoliko opozicija bude jedinstvena, da su oni u stanju, da je opozicija u stanju ponovo na neki način sabotirati rad Hrvatskog sabor tako da će svaki zastupnik tražiti po tri replike. Opet ćemo imati istu situaciju. Međutim, ovo sa stankama, to nikako nije dobro. Stoga apeliram, razmotrite moj amandman i prihvatite da se stanke ne ograničavaju odnosno da se ograničavaju ali vremenski. Dakle, ako bi se stanka omogućavala svaka četiri sata, mislim da bi to znatno doprinijelo onemogućavanju zlorabljenja koje je bilo evidentno u pojedinim trenucima rada ovoga Sabora. Evo, toliko sam htio reći o svemu tome. Zahvaljujem se i nadam se da će ipak vladajuća većina doći pameti i da neće ušutkati demokraciju. Poštovane kolegice i kolege. Uvaženi kolega Aleksić, vi ste malo prije iznijeli vrlo jednu argumentiranu kritiku loših poteza i prijedloga u novom Poslovniku kojima se zaista guši demokracija u ovom Saboru. Ali gospodo, ja vam govorim sljedeće, što vi više budete nas gušili u Saboru, time otvarate prostor za ulicu. Nemojte se čuditi ako nas ljudi umjesto sutra budu pozivali da dolazimo na trgove i ulice s njima razgovarati, zato što nam ovdje ne dajete mogućnost da se obraćamo javnosti. Nemojte onda nas kriviti za to. Ali gospodine predsjedniče, ne obraćam se direktno vama, ali vezano je za ovu repliku. Kolega Aleksić je ponudio i neka vrlo kvalitetna rješenja. Bio je vrlo hajmo tako reći kooperativan. Ali postavljam mu pitanje sljedeće, zašto u Prijedlogu Poslovnika nema pravila da se na dnevni red stavljaju predmeti kako su vremenski došli, znači kada su se pojavili?

Zašto predsjednik Sabora sadašnji izbjegava, da li on pogoduje sadašnjem guverneru, žali li ga kandidirati još jednom unatoč tome sve što je napravio? Zašto ne daje nama priliku da raspravimo za 2016. godinu, za 2017. godinu?

Zašto se taj predmet drži u onom prašnjavoj ladici tamo?

Kolega Lovrinoviću, potpuno je jasno da Hrvatska narodna banka ne obavlja svoju ulogu, niti u monetarnom sustavu ne obavlja svoju ulogu kakvu je trebala obavljati, a trebala je omogućiti fluktuirajući tečaj kune tako da izvoznici imaju veće mogućnosti za izvoz. Ona je omogućila hrvatskim bankama da pljačkaju hrvatske građane povlađujući im u njihovim nezakonitim promjenama kamatnih stopa. Mi dobro znamo da je za to direktan krivac guverner Vujčić. Naravno kriv je i njegov prorok viceguverner Fraz.

Dakle, oni uvjeti koji su preduvjet da bismo mi ušli u euro zonu neće biti ispunjeni, ali će nama EU progledati kroz prste jer je njima cilj, njima je cilj da nas što prije uvuku unutra jer onda smo mi gotovi. Tu više nema povratka. Kada bi ona sada nekim čudom promijenila svoje razmišljanje, kada bi nekim čudom drugačije radila ja bih svakako promijenio svoje mišljenje, ali na žalost to se neće dogoditi, a ne možemo niti privesti guvernera Vujčića da o tome ovdje s njim razgovaramo na vrijeme. Druga replika poštovani kolega Petrov.

Ja ovdje neće govoriti o načinu na koji su oni izveli preslagivanje u 5., 6. mjesecu što su govorili, kako su oni to jednostavno pravili prošle godine. Ma neću govoriti ni o lex šerifu. Mislim da je sve jasno. Ali mene zanima što vi kažete na današnju odluku jer tako oni to vide tu demokraciju na koju se pozivaju? Oni govore da će uvesti demokraciju ovakvom izmjenom Poslovnika, a primjer njihove demokracije vam je današnji način rada. U trenutku kada ih se šest sati proziva da nemaju izvjestitelja, da bi doskočili tome njihova većina koju su sklopili kako su sklopili bez članova drugih iz manjine telefonskim pozivom razrješava odluku da postoje drugi izvjestitelji. Imate drugu odluku koju su oni sklepali na brzinu sami. A ta druga odluka koju su spremali sami ne poziva se na apsolutno nikakve članke, ma koji Ustav, koji Poslovnik, po kojem postupku, ništa. Postoji samo jedna jedina rečenica postoje još dva izvjestitelja. Tako oni provode demokraciju. Kada im zatreba uzmu telefon, poklope situaciju i još nakon svega toga kažu mi smo demokracija. Molim vas scenarij. Kolega Aleksić izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Pa kolega Petrov, to je operativnost. Dakle, po potrebi vladajuća većina vrlo je operativna, pa je tako bila vrlo operativna kada je u pitanju bio Lex Agrokor i vrlo brzo su donijeli zakon kojim su riješili situaciju da ne dođe odmah do predstečajnih postupaka, međutim, kad je u pitanju pljačka hrvatskih građana koja je evidentna koja se temelji na sudskoj presudi koja je pravomoćna, tu onda se ne reagira. Dakle, radi se ono što je u interesu nekih krugova, kojih krugova ja ne znam, ali to u svakom slučaju nisu hrvatski građani. Treća replika, poštovani kolega Bunjac. Hvala lijepo uvaženi zastupniče Aleksić, znači mi smo uspjeli analizom dokazati da se plenarna sjednica Sabora održava od prilike stotinjak dana godišnje, što znači da su saborski zastupnici oslobođeni svog glavnoga rada 265 dana u godini, što je doista rijetki privilegij koji nema ni jedan zaposlenik u Hrvatskoj. Ja sam nebrojeno puta postavljao pitanje, zašto se sjednice saborskih odbora kojih ima gotovo 30 održavaju u isto vrijeme kad i plenarna sjednica? Znači upravo u ovo vrijeme sada dok mi ovdje raspravljamo održavaju se sjednice odbora iako ponedjeljkom i utorkom plenarnih sjednica nema. I često sam pitao i ponavljam to pitanje još jednom, zbog čega Poslovnikom nije uređeno da se sjednica saborskog Odbora ne može održavati u isto vrijeme kad i plenarna sjednica? Zašto smo mi imali u srijedu desetak saborskih odbora koji su bili paralelni jedni s drugim i vi jednostavno da ste htjeli niste mogli sudjelovat na tim sjednicama odbora niti ste mogli istovremeno biti na plenarnoj sjednici. Odnosno, mogli ste biti samo na jednoj od njih. Znači to je jedna takva komocija, to je jedna krajnja neodgovornost gdje se jednostavno radi isključivo na tome da saborski zastupnici rade što manje. I u tom smjeru je napravljen i ovaj Poslovnik. Znači želja je vladajuće parlamentarne većine da se što manje radi, a time oni teško degradiraju instituciju Hrvatskoga sabora i žao mi je što predsjednik Sabora osobno sudjeluje u tome. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Kolega Bunjac, slažem se s vama, odbori bi trebali zasjedati ponedjeljkom i utorkom. Moram pohvaliti kolegicu Jelkovac koja kao predsjednica Odbora za zakonodavstvo uvijek saziva sjednice uvijek kada nije plenarna sjednica i to bi trebala biti nekakva savjest svakog od predsjednika Odbora da tako saziva svoje sjednice. Na žalost, ne rade tako. Mislim da se ne može baš sve nekakvom poslovničkom stegom riješit neke stvari moraju biti na savjest nas zastupnika. Moram ipak javnost obavijestiti i o tome da nije zastupnički posao samo o tome da mi ovdje sjedimo i raspravljamo nego je naš posao da pripremamo zakone, da komuniciramo s javnošću, da pomažemo ljudima u njihovim problemima. Dakle, u svemu tome mi ne radimo samo ovdje u sabornici nego radimo izvan sabornice, vjerujem svi oni zastupnici koji puno komuniciraju sa javnošću. Ja osobno s javnošću komuniciram jako puno i dnevno razgovaram pa do stotinjak ljudi sa mnom razgovara o raznim temama. Najviše naravno o temama koje se tiču bankarskog poslovanja. Svakog dana odgovorim na tridesetak mailova ljudi koji se tiču pitanja u vezi s njihovim mogućnostima za tužbe, jer ja o tome puno znam. Dakle, ja ne radim, ja ću stvarno reći da cijelo svoje vrijeme dok ne spavam radim za hrvatske građene. Evo to odgovorno tvrdim i ne moram sjediti u ovoj sabornici Hrvatskog sabora da bih to radio, ali činjenica jest da bi smo radno vrijeme Hrvatskog sabora mogli definirati drugačije, da bi ono moglo počinjati u 8 sati, da bi se moglo utvrditi nekakve granice kad se raspravlja, kako se raspravlja, da bi se moglo stvarno utvrditi Poslovnikom da mora biti odbor ponedjeljkom i utorkom i nikako drugačije osim izuzetno. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Sabora. Gospodine Aleksić pričali ste o određenim nedemokratskim metodama izmjene ovog Poslovnika. Ja se zaista s time mogu složiti zato što ako vi stavite ovako bitan dokument da se o njemu raspravlja u ponoć to je stvarno ispod svake razine, iz neutralne perspektive objektivne perspektive pričam ne i subjektivne. Čak se mogu složiti s određenim konstatacijama vladajuće većine da je oporba u određenim momentima zaista zlorabila Poslovnik. Sjećamo se tih silnih lupanja ovim pločicama, nekulturnim ponašanjem, sjećamo se kada su određeni oporbeni zastupnici čak preuzimali govornicu na svoju ruku. Smatram da zaista tu praksu treba na neki način spriječiti, ali ipak u ovom pogledu neke promjene u Poslovniku određene krajnosti. Pa tako je ova procjena učinaka propisa koju ste spominjali, ta procjena učinaka propisa je samo još dodatno opterećenje za zastupnike koji predlažu zakon. Jer vi kao predlagatelj određenih zakona i ja isto koji sam predlagao zakon znamo koliko je to kompleksna procedura i sada nas opterećuje u tom smislu još određenim tim procjenama učinaka propisa što će de facto odugovlačiti sam proces predlaganja zakona. Na znam koji su motivi? Postavlja se pitanje koje su motivi Vlade u tim segmentima? Mogu samo špekulirati, neke od špekulacija su te da što manje bude prijedloga zakona pa da se što manje raspravlja o određenim temama. Tako da evo, htio bih čut vaše mišljenje. Zahvaljujem predsjedniče. Kolega Škibola, pa jasno je očigledni su motivi.

I onda sam rekao u kontekstu takvog načina razmišljanja da onda nas tu ni ne treba, da onda možemo otići doma, sjediti doma i elektronički raspravljati i elektronički glasati. Što ćemo onda tu? Meni je kolega Reiner, recimo rekao da je cilj taj da pojedinačne rasprave budu što kvalitetnije, a da bude što manje replika. Pa na što sliče pojedinačne rasprave vladajuće većine? To nisu rasprave o prijedlogu. To je samo povlađivanje onome što je u prijedlogu već napisano. To je povlađivanje onome što je Vlada napisala. Tamo nema kreacije. Često se uzme ovako papir, pa se to pročita. To nije mišljenje. To je pročitano ono što je zamislio neki ministar ili njegovi suradnici. To nije rasprava. Ako ćemo tako raspravljati, onda idemo doma sjediti. Idemo onda elektronički razmijeniti e-mailove, elektronički glasati od kuće i ne treba nas tu. Evo, vrlo jednostavno. Dakle, dva su motiva. Ušutkati opoziciju i spriječiti opoziciju da predlaže kvalitetne zakone. To su ti motivi. Na žalost, moj prijedlog da se osnuje Odbor za zaštitu potrošača nije prošao jer je Odbor za gospodarstvo kao za to nadležan. A Odbor za gospodarstvo kao i Ministarstvo gospodarstva se ne bavi potrošačima, nego se bavi samo onima koji potrošačima daju proizvode. Njih uopće ne zanimaju potrošači. Izvolite. Evo baš dobro kolega Aleksić da ste spomenuli odbore. Baš sam se htio u replikama osvrnuti na to.

Ta dva odbora su najaktivnija u cijelom Hrvatskom saboru po sazivanju tematskih sjednica i tu se otvaraju bitne teme. To kao da zamislite da ste vi predsjednik Odbora za gospodarstvo i želite otvoriti temu zaštite potrošača, franak i to. I sada ti odbori, čak te tematske sjednice nisu posvećene niti od medija, nego se stvarno konstruktivno raspravlja jer nema tu nekih političkih poena i to. I stvarno mogu reći da je Ines otvorila temu odlazak medicinskih sestara, položaj medicinskih sestara, o djeci oboljeloj od malignih bolesti i stvarno se tu na tim odborima i slažu i oporba i pozicija praktički. I sada vama kao predstavniku opozicije vladajuća većina brani da sazivate na neki način tematske sjednice. Ne brani, ali vi morate tražiti dozvolu. Evo mislim da je to ključni problem čak ovih izmjena Poslovnika. Zahvaljujem predsjedniče. Da kolega Sladoljev s jedne strane se tvrdi da se pokušava upravo dinamizirati odbore da se što više raspravlja na odborima, a s druge strane vam daju restrikciju da više ne možete sazivati tematske sjednice kao što je to sada moguće. Dakle, to je laž ustvari. Onda se ustvari ne želi dinamizirati i maksimalizirati rasprava na odborima, nego se naprotiv i to želi ugušiti. A zbog čega? Pa na odborima upravo treba razgovarati o tim temama. To su svojevrsne press konferencije, ali na jednom stručnom nivou gdje treba razmotriti razne probleme koje ljudi imaju i naravno ako mediji dođu, ako oni to poprate da će to onda javnost da će javnost onda bolje biti senzibilizirana na određene probleme. Pa ja vam mogu reći slučaj, moj slučaj. Ja ne sazivam neke odbore, ali sazvao sam tematsku sjednicu na temelju suglasnosti mojih kolega iz odbora. Na toj tematskoj sjednici razgovaralo se o nezakonitim kamatama. Od te sjednice, pa do danas i kroz ove govore za sabornicom, i kroz afirmaciju svega onoga što se događa na sudovima broj tužbi mislim da je porastao za dvostruko prema bankama. Još uvijek je jako malen. Budući da vlast ne čini ništa da obešteti građane vansudski, da naloži bankama da moraju vratiti ljudima njihov nova zahvaljujući ovom javnom radu koji ja imam ovdje, građani su krenuli prema sudovima i građani dobivaju presude. Građani imaju već 10 pravomoćnih presuda protiv banaka koje su nezakonito naplaćivale kamatne stope. To je javni rad. Tome javni rad služi da se javnost senzibilizira o svojim pravima. I slažem se s vama. Odborima treba omogućiti što lakši rad i što lakše sazivanje tematskih sjednica. Pardon. Ne. Drug. Zahvaljujem gospodine predsjedniče.

Međutim, svi smo mi izabrani od strane građana i većina građana je ustvari glasovala za stranke parlamentarne većine. I s druge strane, Poslovnik se ne kreira, izmjene Poslovnika samo za oporbu, već i za parlamentarnu većinu. Svi ćemo raditi po tom Poslovniku. Dalje, prigovara se da ove promjene na nedemokratski način dakle priječe pravo govora u Saboru. Zapravo ove promjene omogućavaju pravo govora u Saboru o bitnim temama na bitan način. Ja ću vam reći ja sam 10-tak puta odustao od rasprava zato što je potrošeno vrijeme za replike često koje su bile motivirane i određenom vrstom egzibicionizma. Ako baš hoćemo slijediti demokratski zrele države, onda pogledajmo da Francuski parlament nema uopće ni replike, ni stanke. Da u Njemačkom parlamentu dakle replika se može zatražiti samo uz dopuštenje predsjedatelja i onoga tko je govorio. Da u Europskom parlamentu replika traje minutu, također je uvjetovana. I dalje, rasprava o ovoj točki ja ću reći otvoreno, je zapravo pokazala vrlo argumentirano zašto nam treba upravo promjene Poslovnika. Legitimno je oponirati oporbi, ali nije legitimno opstruirati. A ovdje mi danas, ovdje smo se dva dana susretali sa tim problemom. I na kraju gospodine Aleksiću osobno vama. Dakle, vi ste rekli da govorite u ime 200 tisuća ljudi koje predstavljate ovdje u Saboru. Ja bih volio da se vi zapitate ustvari u kojoj mjeri njima koristite svojim bezizuzetnim priklanjanjem oporbi odnosno oponiranjem parlamentarnoj većini?

Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Ljubiću, dužnost vas i svih vas iz većine je da štitite vladavinu prava, a nije vaša dužnost da mene prizivate k sebi, nego je vaša dužnost upravo da na temelju onoga što vam ja argumentirano govorim postupite kao što ja tražim jer je to interes vladavine prava, to je u interesu Republike Hrvatske, to je u interesu rasta BDP-a na kraju krajeva, jer banke su dužne od 5 do 10 milijardi kuna preplaćenih kamata hrvatskim građanima. I u koliko ne branite interes hrvatskih građana, onda branite interes stranih kapitalista koji ovdje drže banke.

18% to je daleko, daleko od nekakve bitne većine. To je ta demokracija. Treće, spominjali ste Francusku, Njemačku i slične zemlje u kojima nema ovakvih ekshibicija kao što ima u Hrvatskoj. Međutim, te zemlje imaju jako visok standard, te zemlje nemaju problema sa zapošljavanjem ljudi, naprotiv naši ljudi bježe u te zemlje. Pa kad jednog dana dostignemo gospodarski nivo tih zemalja, ja vjerujem da neće biti potrebne niti egzibicije koje se događaju ovdje u Hrvatskom saboru jer tada će biti jasno da vlast kompletno radi u interesu građana, jer zaštita potrošača za koju se ja zalažem je broj jedan u Europskoj uniji, nije u Hrvatskoj. Zato jer još uvijek nismo osvijestili da su potrošači u stvari svi građani i da ti svi građani predstavljaju temelj gospodarstva, a ne predstavljaju banke temelj gospodarstva kao što neki ovdje misle. Zahvaljujem. Hvala idemo dalje.